Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě dnes před polední přestávkou. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr financí Zbyněk Stanjura.

Prosím, paní zpravodajko, také zaujměte místo u stolku zpravodajů. O této změně nemusíme hlasovat, protože projednáváme návrh zákona ve druhém čtení. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 284/1. Budeme tedy pokračovat v přerušené obecné rozpravě, do které zde mám nahlášenou jako první paní poslankyni Pokornou Jermanovou, a připraví se pan poslanec Šimon Heller. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vám na začátek můžu slíbit, že budu stručná. Představím tady čtyři pozměňovací návrhy.

První se týká úpravy v kapitole 317 Ministerstva pro místní rozvoj, kde se zvyšují výdaje souhrnného ukazatele... Ten pozměňovací návrh? Omlouvám se, pan ministr mě tady oslovil, tak jsem mu řekla, kde to má hledat. Týká se tedy zvýšení výdajů souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu o částku 300 milionů korun. V kapitole 398 potom navrhujeme ve všeobecné pokladní správě snížení výdajů souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele vládní rozpočtová rezerva o částku 300 milionů korun. Důvodem je to, že v rámci programu Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu jsou jednotlivé dotační programy zaměřeny na podporu infrastruktury obcí, a to zejména těch obcí menších, to znamená do počtu obyvatel 3 000. Jedním z dotačních programů je i Podpora rekonstrukce školských zařízení. Obce do 3 000 obyvatel mají velmi malé rozpočty a investice v řádech milionů korun jsou většinou nad jejich možnosti. Rozvoj školské infrastruktury a zvyšování kapacity školek a základních škol jsou zejména v době uprchlické krize velmi důležité, stejně tak snižování energetické náročnosti budov, a to je důvod, proč navrhujeme tuto úpravu.

Meziroční pokles hypotečního trhu o 78 % je dramatický, a proto navrhujeme v kapitole číslo 317 Ministerstvo pro místní rozvoj navýšení výdajů souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele Podpora bydlení navýšení o částku 300 milionů korun, v kapitole potom 398 všeobecná pokladní správa se snižují výdaje souhrnného ukazatele výdaje celkem a specifického ukazatele vládní rozpočtová rezerva o částku 300 milionů korun. V rámci programu Podpora bydlení jsou jednotlivé dotační programy zaměřeny na podporu bytové politiky, a to jak obcí, tak i fyzických osob. Jedním z dotačních programů je i podpora družstevního bydlení. Vzhledem k aktuálním krizím energetické a uprchlické by bylo vhodné se zaměřit na posílení právě bytového fondu, například řešením vícegeneračních domů, a umožnění tak jejich majitelům rozdělení na více samostatných bytových jednotek.

To je náš návrh z oblasti Ministerstva pro místní rozvoj. V podrobné rozpravě se k nim potom přihlásím. A teď už k oblasti kultury. Mám dva pozměňovací návrhy.

Současně dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh. Odůvodnění je poměrně jednoduché.

Toto neustálé snižování finančních prostředků, vysoká míra inflace a extrémní nárůst energií můžou mít také negativní dopad na rozhodování místních zastupitelstev, pro která by přístup vlády mohl být impulsem k tomu, že by i oni omezili podporu regionální kultury.

Odůvodnění je jednoduché, já už jsem to tady říkala několikrát, a to je vysoká míra inflace a extrémní zvyšování cen energií. Má zásadní vliv na fungování příspěvkových organizací Ministerstva kultury České republiky a to samozřejmě se negativně odráží jak v personálním obsazení, tak v jejich vlastním provozu. Jenom pro informaci možná, pan ministr kultury tady říkal, že Národní divadlo velmi dobře, nebo dobře hospodaří. Není to pravda. Bylo tam dosypáno více než 200 milionů korun za loňský rok a předpokládám, že podobný schodek bude i v letošním roce.